Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Dopředu avizuji, že nejsem zastupitel ani kraje, ani obce, ničeho, pouze vykonávám poslanecký mandát, ale já prostě v tom návrhu postrádám logiku. Nezlobte se na mě, paní kolegyně. My tady do budoucna budeme řešit to, jestli poslanec, který se nebude zúčastňovat schůzí, bude mít snížený plat.

Ale pokud to vykonává plně, proč bychom mu ty peníze měli brát? V tom já vidím nějakou logiku. Nemáte podmínky pro to, abyste uplatnil svůj názor ve faktické poznámce. Prosím všechny o klid, abyste mohl pokračovat. Čas vám samozřejmě přidám. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Asi to není zajímavé, co říkám. A kolegům z pirátské strany bych rád sdělil, že pan kolega jejich Hřib, primátor, se i v pondělí zúčastnil správní rady a nadále pobírá plat za tuto funkci. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Jednoduché řešení. Opravdu je to pokrytecké. Platu se můžete vzdát.

Ano, hlásíte se tady. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Ono to má něco do sebe. Nicméně ono také má spoustu proti.

Já mám pocit, že tady mně to připadá, že za každý dobrý skutek budeš tu náležitě potrestaný. Tak vyhrál jsi volby, shodou okolností všichni věděli, jsi poslanec, nezastíral jsi to, že budeš poslanec dál, a tak tedy se musíme potrestat, protože to není normální být poslanec, starosta, krajský zastupitel. Nedej bože ještě člen nějaké dozorčí rady.

Teď už to tak není.

Ano, děkuji. Nevím, od čeho mám začít, protože je to všechno prakticky o mně, protože já nejsem jediná předkladatelka toho zákona. Je tam spoustu dalších předkladatelů.

Problém je ten, že když jsem neuvolněná hejtmanka, tak třeba nemám nárok na dovolenou.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Přesně tak. Děkuji mnohokrát za slovo, pane místopředsedo. Ne, dovolte mi jenom můj pohled na věc. Ale dovolte mi, abych vám řekl jenom krátký příběh. Já přesně jsem ten starosta, který má dva platy. Má plat poslance jako řadového poslance. Nemám žádnou funkci v Poslanecké sněmovně. V roce 2010 jsem byl poprvé zvolen starostou. Celé čtyři roky jsem říkal, že budu vykonávat dvě funkce za dva platy. Dostal jsem 46 % a 80 % preferencí. Za další čtyři roky, pro sociální demokracii nesmírně složité období v rámci komunálních voleb, jsem opět řekl, že budu znovu kandidovat a budu opět brát dva platy. Dostal jsem 33 % a 80 % preferencí. A zvolili mě.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na tu výhradu, že máme řešit kumulaci funkcí jako takovou a případně zakázat neslučitelnost nějakých funkcí a ne to řešit přes finance. My jsme předložili původně přísnější verzi, kterou bohužel Sněmovna vrátila k přepracování. A základní myšlenka, proč regulovat ten souběh platů, je, abychom současně snížili motivaci tu kumulaci vykonávat a současně abychom nezablokovali úplně to předávání dobré praxe mezi jednotlivými orgány. A rozhodně nám to přijde jako posun správným směrem. Dále. Nejsou žádní pirátští politici, kteří by měli souběh dvou uvolněných funkcí. Takže tady odmítám to obvinění z pokrytectví.